Ještě chviličku, pane ministře, až se rozpustí ony hloučky... Pokud chcete diskutovat něco jiného, než je ochrana zvířat proti týrání, tak zásadně v předsálí, páni kolegové, paní kolegyně.